Nyní paní poslankyně Věra Kovářová s návrhem na změnu programu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji paní poslankyni. Pokud ne, tak budeme o jednotlivých návrzích hlasovat. Ještě předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, přece jenom bych rád hlasoval s čistým svědomím o zařazení jednotlivých bodů programu.